Jenom zde uvedu příklad. Máme dům, ke kterému máme zahradu, ke kterému máme garáž, a tady by to, pokud byste schválili tento pozměňovací návrh, znamenalo, že na té zahradě až do výšky střechy toho domu může vyrůst například nástavba, která bude bez povolení, bez umístění, bez posouzení apod.

Další klíčový pozměňovací návrh, který tam je, se týká napojování staveb na infrastrukturu. Zde se jedná o velice jednoduchou změnu, ale dopady jsou opravdu nedozírné.

Podle stavebního zákona podléhá veškerá veřejná technická infrastruktura kolaudaci, povoluje se do jejího užívání, jelikož musí být u těchto staveb zajištěna ochrana veřejného zájmu. Přetrvává požadavek, aby kolaudaci nepodléhaly stavby, ale... Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid! Přetrvává požadavek v pozměňovacím návrhu, aby kolaudaci nepodléhaly stavby elektronických komunikací, což je zcela nekoncepční, protože i elektronické komunikace musí podléhat kolaudaci. Stavby veřejné technické infrastruktury se z hlediska jejich posuzování pouze umisťují a dále se nepovolují. To znamená, tam se nevyžaduje ani stavební povolení, ani územní souhlas. Jejich kolaudace ověří, zda stavba byla vůbec realizována, jak byla realizována a v důsledku kudy technická infrastruktura přesně vede. Pokud by byl tento požadavek prosazen, tak by mohlo dojít k rozporu s návrhem zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, kde se zavádí právě nová agenda jednotné informační místo a infrastruktura. Co se týká změnových zákonů, zde bych si dovolila upozornit pouze na tři věci. Jedná se o problematiku začlenění povolování vodních děl do společného řízení. Aby novela stavebního zákona splnila jeden ze svých stanovených účelů, a to zrychlení procesu povolování, je nutné, aby zákon umožňoval povolovat společným rozhodnutím, to znamená společné rozhodnutí je EIA, územko a stavební povolení, v jednom společném řízení i stavby vodních děl. Střetovým bodem je začlenění do společného řízení vodních děl, které vyžaduje vydání povolení k nakládání s vodami, které vydávají vodoprávní úřady. Tady chci jenom zmínit, že jsou zde dva poslanecké návrhy, se kterými Ministerstvo pro místní rozvoj vyjádří následně souhlas, protože zařazují vodní díla do společného řízení.

Jim kompetence zůstane. V prvním povolení vydají závazné stanovisko. Pokud dojde k potřebě nějaké změny, tak následně udělají rozhodnutí, a udělají to vodoprávní úřady, takže v tuto chvíli zde pouze vysvětlení za Ministerstvo pro místní rozvoj, protože věřím, že tento bod se zde pravděpodobně bude projednávat.

Bude to hlasování číslo šedesát dva, kde je požadavek na přesun kompetencí k vedení územního řízení o umístění stavby dopravní infrastruktury v prvním stupni a k vedení řízení o vyvlastnění, kterým se získávají práva k pozemku nebo ke stavbě, která jsou právě potřebná pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury, na krajské úřady. Zde jenom vysvětlím. Všechno, co dělají v podstatě stavební úřady první, druhé a třetí úrovně, se přesunuje na kraje. To je opravdu velice nesystémové a je to odůvodňováno pouze snahou o zrychlení řízení a větší kompetentnost krajských úřadů. My tento požadavek odmítáme. Máme ho za nedůvodný a zcela nekoncepční a navíc k němu nejsou ani další změnové zákony, takže s tímto přesunem na krajské úřady nesouhlasím. A poslední věc, o které bych vás chtěla informovat, je předběžná držba. Já jsem si vědoma vůle Poslanecké sněmovny se tímto zabývat v pozitivním slova smyslu, nicméně ráda bych uvedla náš názor, co to vlastně znamená zavedení institutu předběžná držba. Za prvé, není to nikde stanoveno, ani v občanském zákoníku, a zavede to jenom stavební zákon. Ono to urychlí tu výstavbu, ale tady se dostáváme opravdu do možných soudních problémů, kdy hrozí náhrady škod, když si představíte zkolaudovanou silnici, ať už je to dálnice, která patří státu, nebo dvojky a trojky, které patří krajům, pod nimi nebude vyvlastněn pozemek a samozřejmě ten majitel, ať už je to soukromá osoba, společnost nebo kdokoli, se bude soudit právě o to, že ten pozemek jednak nechtěli vyvlastnit nebo nechtěli přijmout výkup.

Novela stavebního zákona s sebou nese přes 40 změnových zákonů. Ty zákony nejsou lehkého rázu. Dopravu, energetiku, vodu stavíme podle 416. Samozřejmě roztříštěnost stavebních úřadů je klíčová věc, nicméně novela stavebního zákona to neřeší, protože touto novelou se snažíme zavést společné řízení a následně budeme také vyhodnocovat jeho dopad na stavební úřady.

Děkuji za slovo. Děkuji paní ministryni. Otevírám rozpravu. Mám do ní zatím tři přihlášky. Zeptám se pana zpravodaje, zda chce využít přednostního práva. Ano, je tomu tak. Děkuji za slovo, pane předsedo.